Další návrh je pozměňovací návrh A16, výborový, předložený panem poslancem Bartoněm ve spolupráci s ministerstvem.

Stanovisko výboru je doporučující.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru je doporučující.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Následuje pozměňovací návrh A18, návrh výborový, který původně překládal pan poslanec Rais.

Stanovisko školského výboru je doporučující.

Děkuji vám. Následuje pozměňovací návrh A19, poslední výborový, původně předkládaný panem poslancem Raisem, který se zabývá tím, že v rámcových vzdělávacích programech zavádí členění obsahu povinné výuky na základních školách po jednotlivých ročnících a obdobích. Stanovisko školského výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Další návrh je pozměňovací návrh C.

Stanovisko školského výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko školského výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko školského výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové, která se zabývá cíli vzdělávání.

Stanovisko školského výboru je nedoporučující.

Děkuji vám. Další návrh.

Stanovisko výboru je nedoporučující.